1.

Děkuji za slovo. Než začnu, jenom upozornění pro pana ministra Válka, že tady má kartu, tak abych nebyl obviněn, že manipuluji s cizí hlasovací kartou. Děkuji.

Sice bych mohl mít velmi podrobné úvodní slovo, ale předpokládám, že další členové vlády, kolegové a kolegyně vystoupí s podrobným zdůvodněním zejména výdajů v příslušné kapitole.